Děkuji, paní poslankyně. To je zatím poslední přihlášená do diskuse. Nikoho nevidím, končím tedy všeobecnou rozpravu a ptám se, zda je zájem o závěrečná slova? Není. Děkuji, pane místopředsedo. Já jsem avizovala v obecné rozpravě, že budeme navrhovat usnesení, které má sedm bodů. Teď ho v podrobné rozpravě načtu a chtěla bych požádat, abychom o každém bodu hlasovali zvlášť.

Prosím, kolegyně a kolegové, abyste se utišili. Bude tu načítáno usnesení, o kterém budeme za pár okamžiků hlasovat. Děkuji.

Chtěla bych podotknout, že toto usnesení schválil bezpečnostní výbor.

Chtěla bych podotknout, že toto usnesení také schválil bezpečnostní výbor.

Toto bylo také schváleno bezpečnostním výborem. Poslední.

Děkuji, pane místopředsedo. Také děkuji za klid v sále... Prosím. Nyní bych navrhovala, že bych vždy, pane místopředsedo, přečetla navržené usnesení, o kterém vy byste dal hlasovat. Paní poslankyně, určitě.

Pane poslanče, prosím, máte slovo.

Děkuji za slovo. Já mám ještě další návrh.

Bylo jasné z vyjádření pana ministra Rakušana, že si za svým jednáním stojí, stejně jako vláda přijala tyto změny.

Za druhé.

Tedy zde se prakticky, paní kolegyně, shodujeme v tomto bodu. Teď tomu nerozumím.

Paní zpravodajka.

Takže ten návrh je úplně stejný.

Dovolila bych si navrhnout, že o tomto bychom hlasovali jako poslední bod, zda s tím souhlasíte, protože já jsem navrhovala, že budeme hlasovat po bodech, takže je jedno, jestli to bude první, nebo poslední bod. To znamená, že by to byl osmý bod, jestli s tím takto souhlasíte. Stejně budeme hlasovat o jednotlivých bodech, ano? Dobře, poprosím pana místopředsedu.

Pokud tomu tak není, končím i podrobnou rozpravu. Ptám se, zda je zájem o závěrečná slova v tuto chvíli?

Toto jsem překopírovala a dala do toho usnesení. Takže vůbec nechápu, co to tady v tuhle chvíli omlouvám se je zase za hru, s kterou teď tady přichází pan Lochman, že bude jeho usnesení a naše usnesení, když to usnesení je stejné. Já se omlouvám, ale jenom přednostní práva.